Ale jenom k praktickým efektům.

Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Gazdík. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře spravedlnosti, já nevím, a rozumím té časové lhůtě, jestli ministerstvo bude nebo nebude schopno uvést ten zákon v technickou praxi. To je ale skutečně problém ministerstva.

To si myslím, že tady dovede polovina z nás na mobilu. Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Černohorský. Prosím, vaše dvě minuty. Dobrý den.

Udělat jakoby nějakou autorizaci vůči státnímu systému, který by kontroloval, zda ten občan skutečně existuje nebo zdali je to opravdu ta oprávněná osoba, není úplně tak jednoduchá věc a nedokážu si představit, že by to Ministerstvo spravedlnosti opravdu reálně stihlo udělat. Já vám děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou paní poslankyně Vildumetzová, poté ještě jednou pan poslanec Pávek. Máte slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych tady připomněla pouze dva fakty.

Připadá mi velmi nelogické, aby si občan musel žádat o kód na Ministerstvu spravedlnosti, aby získal údaje o nemovitých věcech, které jsou dneska veřejně dostupné v katastru nemovitostí.

Jsou to čtyři údaje.

Děkuji vám za pozornost.

Já vím, že to není tak jednoduché, abychom si to naprogramovali tady v mobilu. Ale není to tak složité, aby si s tím neporadili informatici, kteří pracují pro Ministerstvo spravedlnosti. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kalousek, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím. Děkuji.

Stojí tady proti sobě dva veřejné zájmy. Jeden je veřejný zájem transparentnosti jako jeden ze základních nástrojů boje proti korupci a tím druhým zájmem je personální kvalita zastupitelských sborů v komunální politice.

Děkuji.

Jenom připomenu, že na obranu starostů, místostarostů a všech samospráv týkající se majetkových přiznání nikdo z poslanců z ANO nevystoupil. Vystoupili jenom dva poslanci, a to na obranu v tzv. lex Babiš. A proto si myslím, že pokud se, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, tváříte a hodnotíte jako bojovnice za práva samospráv a všech veřejných funkcionářů, tak si myslím, že by bylo správné, abyste podpořila tu senátní verzi. Děkuji.

A to, když se tady tedy v lednu 2017 přijal ten zákon o střetu zájmů, tak Asociace krajů podepsala společné prohlášení se Svazem měst a obcí, ve kterém požadovala, aby co nejdříve došlo právě k novele zákona o střetu zájmů. Takže k tomu podpisu došlo a hned proběhla řada jednání.